Velmi málo.

Jinde jsem dopravní policie České republiky za několik let, co se pohybuji na českých silnicích, prostě neviděl. Není to jinak. Mně vadí filozofie návrhu tohoto jednoduchého zákona.

Takže navrhuji ještě další krok, který tady ještě nepadl, zamítnout tento návrh zákona v prvním čtení. Děkuji za pozornost. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Registruji návrh na zamítnutí tohoto zákona. Další v pořadí v obecné rozpravě je pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Velmi se divím, že něco takového navrhujete. Znáte velmi dobře problematiku obecní policie i policie státní.

My tu policii prostě potřebujeme proto, aby se starala o věci, které jsou pro to město potřebné.

To všecko můžou řešit jenom městští strážníci. A když jim dáme tuto úlohu, tak vám skoro garantuji, že jich polovina bude měřit rychlost a druhá polovina bude hlídat vyhrazené jízdní pruhy. A bude třeba i také ohodnocen jako dobrý strážník, protože zjistil 25 jezdců ve vyhrazeném jízdním pruhu.

Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ta se vyhrazuje vůči oné. Je tam prostě diskrepance. Já bych to viděl jako prostě vyřešení celého problému.

Než předám slovo panu poslanci Leo Luzarovi, poprosím Poslaneckou sněmovnu, abychom se ztišili...

Tak zkusme to. Prosím, máte slovo.

A my tímto návrhem dáváme městské policii možnost něco řešit na místě a ne ve správním řízení. Protože samozřejmě tyto přestupky by ta městská policie měla dokumentovat a nahlásit na správní řízení a to by potom mělo ukládat sankce za porušování zákona, protože to je porušení zákona. A správní řízení je složitější a byrokratičtější než to řešení na místě. To si zase řekněme, že tady tento rozdíl také existuje. Ale mně vadí, když ti starostové, kteří by měli rozhodovat, jestli prioritně městská policie bude postihovat přestupky v dopravě, anebo bude prioritně sloužit k tomu, aby se starala o ty problémy, které ta obec má v jiných oblastech než dopravní, najednou říkají my nic, my nerozhodujeme, my neřídíme tu městskou policii, to oni sami si vybírají, že 90 % svých činností budou v rámci dopravy řešit, a ne těch, co my chceme. Prostě je to o spolupráci, která v té obci je. A mně to vadí, když se tady najednou zapomíná, že to je i úloha těch starostů a těch primátorů, kteří si zřídili městskou policii, aby taky tu městskou policii směřovali v tom, co je pro to město a obec důležité a aby fungovala tak, jak by fungovat měla.

Máme tady tři faktické poznámky a jednu přihlášku do obecné rozpravy. První faktická poznámka je paní poslankyně Černochová. Připraví se pan poslanec Svoboda a pan poslanec Adamec. Děkuji, pane místopředsedo.

Městská policie vznikla na základě zákona o obecní policii. Financování městské policie funguje tak, že městskou policii platí kraje, obce, tam, kde se rozhodnou, že městskou policii zřídí. Myslím tím standardní, jako je Policie České republiky. Působí zejména na úseku veřejného pořádku, to znamená na dopravě, na oblasti životního prostředí. A samozřejmě na základě koordinačních dohod, pane kolego Brázdile prostřednictvím pana místopředsedy, může spolupracovat s Policií České republiky.